Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, snažím se poslouchat ve sněmovně, abych se v těch změnách vyznal, ale tady u toho zákona skutečně už jsem zmaten. Protože to, co je teď navrhováno, abychom přehlasovali, tak ještě při schvalování tohoto zákona nám bylo tvrzeno, že nic z toho, co to způsobí, paní ministryní, že to nezpůsobí tento zákon. Že všechno bude v pořádku, že tento zákon neohrozí žádné dětské kluby, neohrozí žádné mládežnické organizace. Dneska už tady slyšíme, že ohrozí, ale že to vyřešíme rychlou novelou potom, co tento zákon schválíme ve znění, v kterém odešel ze Sněmovny. Proboha! My chceme schvalovat zákon, o kterém víme, že je ohrožující a že je nefunkční? Tak jestli umíme připravit rychlou novelu a dohodnout se na rychlé novele, proč se zrovna nedohodneme na funkčním zákoně a neschválíme ho napoprvé a pořádně? Takovýmhle způsobem připravovat zákony a takovýmto způsobem pracovat, takovýmto způsobem rozporuplně se vyjadřovat a slibovat něco, co se později ukáže jako naprostý nesmysl, je přece zoufalá vizitka legislativní práce vlády, ale i této Sněmovny, pokud toto veto bude přehlasovávat. A je shoda na dětských skupinách, je shoda na výsledném znění zákona. Předsedové klubů se na tom sešli a dohodli se. Tak ať ale předloží pořádný zákon a nenutí nás schvalovat zákon, o kterém dopředu víme, že ten zákon je nebezpečný a nefunkční. Já totiž po všech těch prohlášeních už nevěřím tomu, že ta novela tady projde a bude fungovat. Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Nina Nováková. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Život je trošku něco jiného, než to, aby lidé nebudou čekat na to, co si vymyslí nějaké ministerstvo. Oni musí žít teď v této době. Proto jsem opravdu znovu pobouřena kvůli tomu, když někdo zpochybňuje jakýmkoli způsobem kvalitu těch, kteří se dosud o děti starají a nebyli v oficiálním systému. Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kde se k zákonu podrobněji vyjádřím, ale chtěla bych vás důrazně požádat, tady je připraven návrh zákona, který je identický s tím, co zde máme, pouze je tam dobrovolná registrace. My můžeme naprosto čistým legislativním procesem již teď tento zákon podepsat a nemusíme tady schvalovat paskvily a pak možné novely.

Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenou paní ministryně práce a sociálních věcí.

Máte slovo. Děkuji. Ale já jsem dosud přesvědčena, tak jako jsem byla, že poslanecký návrh, který jste si tady ale většinově odhlasovali, je v pořádku a že ty organizace neohrozí.

Ale jsem doteď přesvědčena, že nejméně polovina z nich by ani pod zákon o dětské skupině nepadla a že by to bylo v pořádku, a nabízela jsem jim pomoc. Ale to, že ony se přihlásily pozdě, to opravdu není vina ministerstva. Opakuji, v žádném případě nezpochybňuji, jenom říkám, že je velice zajímavé, že se to vůbec v té debatě vynořilo, a pro nás je to obrovský závazek do budoucnosti, protože jak víme a jak už tady řeklo také jedno usnesení Poslanecké sněmovny v debatě k tomuto zákonu, my se musíme podívat na velice přísné standardy, které jsou určeny mateřským školkám a které jsou v podstatě překážkou pro zřizování normálních oficiálních institucí, které pečují o předškolní děti, a v tomto směru již také probíhalo jednání s Ministerstvem zdravotnictví a probíhat bude dále.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Farský.

Máte slovo. Pevně věřím, že se posloucháme navzájem. Mě slova paní ministryně, která už dopředu víceméně zpochybňuje potřebu této novely, jenom utvrzují v riziku, že dnes schválíme špatný zákon, ale pro novelu vzápětí nebude vůle. Znovu to zopakuji. Paní ministryně tady řekla, že novela není z jejího pohledu nutná. Mám věřit tomu, že tady bude schválena? Nevěřím, a proto pro ten zákon nebudu hlasovat. A jak zmínila kolegyně Langšádlová, ten zákon je připraven v perfektní podobě a pomalejší, než přijetí této novely, aby se to stihlo do účinností, to být nemusí, pokud zde bude vůle ke schválení. A nyní přistoupíme k rozpravě. Mám zde dvě přednostní práva. Máte slovo.

Namísto toho jsme opět sklouzli do zákona, který komplikuje něco, co už léta funguje. Zákonodárce by měl zákony šetřit a řešit jen to, co je nezbytně nutné, případně naopak přebytečné či komplikované normy postupně rušit či zjednodušovat.

Pravidla nového zákona se, chtěj nechtěj, vztahují i na další zařízení pro děti.

Slyším sliby, že se připravuje zvláštní řešení pro lesní školky, což by musela být opět novela tohoto čerstvě nového zákona, ale také na ta zbylá zařízení si zatím nikdo nevzpomněl.